Osobně se domnívám, a po tom, co jsem si přečetl a vyslechl v průběhu vyšetřovací komise, mám právo opět to takto vnímat, že to pro některé z policistů bylo a pravděpodobně i stále je zločinnou a zavedenou aktivitou, se kterou nemají nejmenší problém. Protože to takto fungovalo tady desítky let, že se prostě někdo spojoval s někým, vyměňovali si informace, chodí na schůzky, viz poslední oslava narozenin někoho a tak dále. Způsob, jakým spolu o sobě, o svých nadřízených či podřízených ne bezvýznamní příslušníci policie hovoří a co s nimi probírají, je stejně varující. Ale není to vysloveně trestné. Komise to posoudila právně správně jako neprůkazné neboli nepřímé důkazy. Nemohla nic jiného dělat. Ale to, že to komise neprokázala, neznamená, alespoň pro mne, že je policie v dobré kondici.

Roky se o reorganizaci mluvilo. Je to pravda. Řada zainteresovaných osob v průběhu času změnila svůj postoj o 180 stupňů. Týká se nejenom pana plukovníka Šlachty, ale týká se i pana náměstka Laubeho, bývalého pana policejního náměstka Laubeho.

Obdobně i národní audit bezpečnosti České republiky jako jistě hodnotný analytický materiál, na jehož základě by měly být prováděny systémové změny vedoucí k vyšší efektivitě schopností bezpečnostních sborů Policie České republiky, byl teprve ve stavu rozpracování.

Je náhoda, že naopak začlenění národní protidrogové centrály je avizováno s dostatečným předstihem a bude velmi podrobně diskutováno? Pan policejní prezident a pan náměstek Laube také neměli žádnou takovou informaci.

A tyto dva útvary, tito lidé, kteří k sobě neměli zrovna blízko, byli násilně a velmi rychle sloučeni. Opravdu si myslíme, vážená Sněmovno, že tito lidé jsou v tuto chvíli stoprocentně výkonní a hlavně že jsou schopni efektivně pracovat a spolupracovat?

Já tento pocit, omlouvám se, nesdílím. Sloučení obou útvarů evidentně a prokazatelně proběhlo bez potřebné přípravné fáze, bez konzultace se státními zástupci a odbornou veřejností, bez projednání s koaličními partnery a bez diskuse ve výboru pro bezpečnost. Mluvíme o zásadním kroku. Sloučení dvou útvarů s celostátní působností, tedy složek Policie České republiky, jejichž vzájemné pracovní vztahy nebyly nijak ideální. Není to nějak mnoho náhod najednou? Ale komise je nemohla prokázat. Náhoda je náhoda. Budeme tedy aktivním policistům vyčítat podezřívavost včetně například nasazování odposlechů, které se nikdy neděje bez souhlasu státního zástupce a soudce? Platíme si je za to, že budou ostražití a podezřívaví. Platíme je za to, že se nebudou bát jít i do pro ně značně nebezpečných, i životu nebezpečných věcí, kde na opačné straně stojí zločinci vybavení nepředstavitelnými finančními zdroji a kontakty, známostmi a tak dále. Budeme nutit státní zástupce, aby případy svěřovali těm, o kterých se dopředu ví, že na došetření věci z různých důvodů nemají ani kompetenci, ani odvahu? Je to nepochybně k naší další diskusi zde ve Sněmovně a věřím, že bude velmi podrobná.

Určitě něco můžeme. Bez ohledu na závěry komise můžeme a uděláme to. Komise ukončila svou činnost půl roku po reorganizaci a vzniku Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem. To je nezpochybnitelný fakt. Nezpochybnitelným faktem zůstává, že ÚOOZ již neexistuje, že jeho tehdejší šéf Robert Šlachta nyní pracuje u Celní správy. Jak se projeví změny provedené ministrem Chovancem a policejním prezidentem Tuhým za souhlasu premiéra Sobotky, ukáže čas a samozřejmě naše trvalá pozornost. Celý proces reorganizace odmítám vnímat jako jednotlivé aktivity. Naopak, vše je tvořeno komplexem poznatků, vzájemným kontextem, což se skládá v celkový obraz stavu kvality různých úrovní vztahů uvnitř Policie České republiky, mezi policií a státními zástupci, mezi tímto kruhem a dalším kruhem soudců a mezi tímto kruhem a dalším kruhem, Ministerstvem vnitra a politikou. Lze tedy souhlasit s konstatováním, že reorganizace nebyla sabotáží v tom smyslu, jak pracovala a jak bylo zadání této Sněmovny, ale šlo o změnu uskutečněnou v rámci zákonů a pravidel schválených tímto zákonodárným sborem. Takže je to i odpovědnost nás všech za tu reorganizaci. To ale samo o sobě v žádném případě nic nepovídá o skutečné motivaci k jejímu provedení. A musím konstatovat, že pro mě osobně ve vzduchu zůstává velmi silná pachuť čehosi nedobrého. Děkuji za pozornost.

První faktická poznámka pana poslance Libora Jakubčíka, pak ministr Milan Chovanec, poté pan poslanec Pavel Kováčik, po něm poslankyně Jana Černochová, poslanec Pavel Blažek, Roman Sklenák, František Adámek a Jiří Petrů. Nyní prosím pana poslance Igora Jakubčíka, aby se ujal slova k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych velmi krátce, jenom v poznámkách zareagoval na kolegu Chalupu. Já si myslím, že to je plakání na špatném hrobě, protože komise je demokratický orgán a myslím si, že komise by měla fungovat demokraticky, a nikoliv jako firma. První věc. Druhá věc. Byl tady vyjádřen lehký údiv nad tím, že se komise řídila zadáním Poslanecké sněmovny. Komise se jmenuje parlamentní vyšetřovací komise, nikoliv firemní vyšetřovací komise.

A zjišťuji, že nyní došlo opět k tomu samému, viz příklad plukovníka Šlachty.

Tak, děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.

Ve své podstatě tady zazněla spousta nepravd, vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Víte, vy jste se pokusili za zády předsedy Váni svolat komisi, kde jste chtěli rozehrát kauzu Kubiceho alias Šlachtova zpráva dvě. Já jsem byl svědkem toho, kdy jeden státní zástupce nesl tuto zprávu na komisi a říkal: pro boha živého, snad to média nikdy neuvidí.